26.

Pane ministře, máte slovo. Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, důvodem pro předložení návrhu zákona o pyrotechnických výrobcích a zacházení s nimi je transpozice směrnice o dodávání pyrotechnických výrobků na trh a prováděcí směrnice, kterou se zřizuje systém pro sledovatelnost pyrotechnických výrobků. Nově navrhovaný zákon představuje komplexní úpravu v oblasti pyrotechnických výrobků, který je v současné době upraven různými právními předpisy. Navrhovaný zákon vytváří rámec pro ověřování a označování pyrotechnických výrobků včetně pravidel pro označování CE. Zákon dále stanoví povinnosti jednotlivých hospodářských subjektů, podmínky a odbornou způsobilost pro zacházení s pyrotechnickými výrobky a rovněž základní požadavky na skladování pyrotechnických výrobků. Cílem nové právní úpravy je zvýšení ochrany života a zdraví osob, majetku, bezpečnosti a životního prostředí.

Děkuji panu ministrovi.

Děkuji. Kolegyně a kolegové, dovolte, abych vás touto cestou informovala o tom, že Poslanecká sněmovna v těchto dnech obdržela petici prodejců pyrotechniky a profesionálních ohňostrůjců, kteří nesouhlasí s návrhem zákona v navrhovaném znění. Dovolím si citovat z některých jejich argumentů, kde poukazují na to, že nikde v Evropě nechápou, co naši úředníci tímto zákonem zamýšlejí. Pokud to bude chtít udělat profesionál se stejnými výrobky, musí zpracovat plánek, ohlášky na hasiče, městský úřad, získat písemný souhlas majitelů pozemků a navíc zaplatit daně.

S tím nikdo nic nedělá, ale k profesionálům se na kontroly jezdí. Jako občané, podnikatelé a fandové tohoto oboru co nejdůrazněji protestujeme proti likvidačnímu chování úřednické mašinérie.

Nebude nad nimi žádná kontrola. Zákonné podmínky pro běžný malý ohňostroj v podstatě nebude možné vyřídit v reálném čase a lze očekávat, že nakonec se to bude stejně obcházet. Je zde uvedena celá řada argumentů.

Děkuji vám.

Prosím, pane poslanče, máte slovo. Děkuji za slovo.

Kdo dál do rozpravy? Pan ministr průmyslu a obchodu Jan Mládek. Prosím, pane ministře.

Jaká bude hranice, to je legitimní téma pro debatu ve výborech. Můj úřad přijde na tyto věci připraven. Děkuji panu ministrovi. Kdo dál do rozpravy? Nikoho nevidím, rozpravu končím. Nepadl žádný návrh, o kterém bychom mohli hlasovat, ani na vrácení, ani na zamítnutí. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání hospodářskému výboru. Má někdo jiný návrh? Nevidím. Budeme tedy hlasovat o návrhu na přikázání hospodářskému výboru.

Děkuji vám. Návrh byl přijat. Konstatuji, že tento návrh byl přikázán v prvním čtení hospodářskému výboru. Děkuji panu ministrovi, děkuji panu zpravodaji.